Tuto schůzi svolala předsedkyně Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 48 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána ve středu 1. března tohoto roku elektronickou poštou. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Má někdo jiný návrh? Nevidím nikoho, že by se hlásil s jiným návrhem. Zahájila jsem hlasování a táži se, kdo je pro?

Nyní přečtu omluvy. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 59. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Nyní mám zde přihlášky s přednostním právem.

Prosím, máte slovo.

Jaké jsou důvody? Nepochybně je třeba být férový a sdělit, že je to i globální důvod, ať už z důvodu pandemie, tehdy velký útlum obchodů, zavřené všechny provozovny, následně extrémní růst poptávky, a to byla ta první fáze, můžeme ji nazvat jako takzvanou poptávkovou inflaci.

Trh práce na to má rovněž vliv zejména tam, kde je nepružný, což byla Česká republika. A je třeba říct, že došlo k brutálnímu podcenění inflace od vlády. U té poptávkové bych to i částečně bral, u té nákladové to tak není.

A tady nastala velká chyba, v důsledku čehož šly nahoru ceny různých výrobků, zboží, služeb a pochopitelně rovněž potravin.

Navrhovali jsme různá řešení. Nejlepší se nám zdálo to, že by se šlo přes ceny výrobců, zejména tedy výrobců elektrické energie, čímž bychom toho dosáhli. Odpověď? Vzpomínáte si, jak pan ministr Síkela neustále odsouval to řešení s tím, že se domluvíme na evropské úrovni?

Nicméně toto všechno nebylo, a to je důležité říct, protiinflačního charakteru.